Také děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. Pan poslanec Adamec. Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, mně to nedá.

Něco tu je špatně. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Votava s faktickou poznámkou.

Já bych spíše řekl, že rozděluje vlastní podnikatele a živnostníky. Já jsem tady v minulém volebním období měl tu čest být předsedou rozpočtového výboru a paní ministryně určitě ví, že jsem usiloval, nebo bojoval za to, aby bylo výjimek co nejméně. A ono to dopadá přesně to, co jsem říkal, jak to dopadne. Odsunula se třetí, čtvrtá vlna, také jsem s tím měl problém, protože si myslím, že se to mělo tehdy realizovat tak, jak to bylo naplánováno. Ale abych se vrátil k tomu, proč to rozděluje vlastní podnikatele a živnostníky. Protože samozřejmě někdo výjimku má, někdo ji nemá. A ti, co ji mají, říkají: proč já musím a proč on nemusí?

Děkuji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom takový postřeh.

Děkuji za dodržení času a prosím pana poslance Bělobrádka s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Můžu doložit korespondenci s tehdejším předsedou vlády Sobotkou a tehdejším ministrem financí Babišem, kde jsme upozorňovali na to, že v některých případech to nemá smysl a v některých případech to je kontraproduktivní.

Děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážení kolegové poslanci, vážená veřejnosti a zvláště pak paní ministryně, bohužel se budu muset trošku opakovat se svým příspěvkem z prvního čtení, protože se mi prostě odpovědi nedostalo. A myslím si, že jsou to problémy, které nelze ignorovat, zároveň jsou to bohužel problémy, které příliš nelze řešit pozměňovacími návrhy, jelikož přímo do legislativy nepatří a musí je řešit ministerstvo samo. To však podle mého názoru nečiní. Vážení koaliční poslanci, znáte tento dokument?

Tam se píší takové věci, jako že máme zabraňovat vendor lockinu, tedy nežádoucí vazbě k jednomu dodavateli. Tam se píše, že máme mít kompetentní lidi, kteří se starají o informační systémy, kteří jim rozumějí. Naše lidi, zaměstnané tímto státem, nikoliv dodavatelskou firmou plnící zájmy dodavatelské firmy, jako je to v případě MPSV a resortu financí. Bohužel EET je toho typickým příkladem.

Není. Je to jenom ukázka toho, jak lze moderní technologie zneužívat k šikaně vlastních obyvatel a nikoliv k prospěchu. Přitom i s EET by šlo udělat pozitivní kroky. To jste opravdu tak bez fantazie, že se neumíte povznést nad prostou kontrolu a přinést nějakou přidanou hodnotu? Něco, co by mohli ti podnikatelé ocenit?